Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Děkuji, pane předsedající, a děkuji i za to, že jste ta těžká slova přečetl i za mě. Dovolte mi tedy, abych shrnul hlavní obsah předkládaného materiálu.

V uvedených protokolech dochází k následujícím změnám. U všech tří protokolů za prvé dochází ke zjednodušení postupu při přijímání změn příloh, které stanoví mezní hodnoty pro vypouštění škodlivých látek. Vytvářejí se tak podmínky pro rychlejší zavádění potřebných opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Dále se zavádí časově omezené zmírnění požadavků na uplatňování nových emisních limitů. Účelem je přitom vytvořit předpoklady pro rozšíření okruhu smluvních stran, na které se budou vztahovat požadavky na omezování znečišťování ovzduší. U Protokolu o perzistentních organických polutantech a Göteborského protokolu se rozšiřuje okruh nebezpečných látek, které budou po vstupu změn v platnost podléhat pravidlům pro omezení a snížení jejich emisí.

Co bych chtěl zdůraznit, je, že změny dotčených protokolů vycházejí z právní úpravy Evropské unie a jsou nebo v dohledné době budou promítnuty do předpisů Evropské unie nebo České republiky.

Přijetím změn uvedených protokolů Česká republika podpoří snahu mezinárodního společenství prosadit v globálním měřítku přísnější požadavky na omezování a snižování emisí škodlivých látek a tlak rovněž na ty státy, které mají vysoký podíl na dálkovém přenosu znečišťujících látek. Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o umožnění dalšího projednávání tohoto návrhu. Já vám děkuji. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan Václav Zemek. Hezké ještě dopoledne.

Děkuji. Děkuji. K projednání zahraničnímu výboru to bylo navrženo organizačním výborem, takže tento návrh zde máme. Já tedy otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana ministra. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, zda je nějaký další návrh. Prosím, pan poslanec Kučera. Já bych rád navrhl, abychom tento tisk mohli projednat taky ve výboru pro životní prostředí.

Myslím si, že výbor pro životní prostředí je ten, který by měl k tomuto tématu co říct. Ano, děkuji. Eviduji váš návrh. Táži se, zda někdo další má návrh na přikázání jinému výboru. Nikoho nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí, aby tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro životní prostředí. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. A současně předávám řízení schůze.

Dobré poledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci.